Prosím, odpusťte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, ale my jsme se posunuli v čase dál. V tom boji proti korupci některé pojmy používáme vzhledem k tomu, co bylo, a nevnímáme to, co přineslo vaše hnutí do veřejného prostoru. Vy už nemusíte dělat korupci jako trestný čin. Vy jste stvořili systém, kdy ta korupce je legální, kdy ten, kdo ovládá státní majetek, obchoduje sám se sebou na základě platných zákonů, na základě platných zákonů drancuje veřejné rozpočty a zneužívá politickou sílu, kterou získal v rámci boje proti korupci proto, aby kradl zcela legálně. To jsou nové pojmy v rámci zcela nové situace, která vznikla vaším vstupem do veřejného prostoru. A já myslím, že nemáme vést staré války, ale že máme čelit novým hrozbám. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo. Já jenom kratičkou reakci na kolegu Kalouska. Je dobře, že česká veřejnost už vůbec tady ty jeho výkřiky nebere vážně, protože tu paměť má. A to nejsou staré války, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. To nejsou staré války. To jsou konkrétní věci a já vám je za chvilku zase znovu připomenu. A je dobře, že naše veřejnost ví, kdo jste a co jste pro naši zemi udělal. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Je jedno, jestli tomu budeme říkat lex Babiš, nebo nebudeme. Je to systémový problém, protože vaše hnutí do veřejného prostoru přineslo úplně nové systémové riziko, které tady předtím nebylo. Člověka, který má mimořádnou politickou moc, současně ekonomickou moc, který si vy jste, pane poslanče Pilný, tady vysvětloval, že nemůže

Jste vysvětloval, že nemůže mít Ministerstvo průmyslu regulační podmínky státních podniků, protože ono má zájem na jejich rozvoji, tak také nemůže regulovat podmínky své. Ale tohle je problém vašeho hnutí. Tady je druhé nejsilnější průmyslové impérium, které prostřednictvím prvního místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku s vaší politickou silou reguluje ty podmínky tak, aby to bylo výhodné pro něj, ale ne pro české daňové poplatníky. Někdo takový se tady může objevit zítra znova, až třeba Babiš nebude. A takové riziko prostě si tahle společnost podle mého názoru nemůže dovolit.

Co to mění na tom, že léta tuneloval Čepro a že teď opět tuneluje veškerý státní majetek s takovým úspěchem, že Agrofert získal zisk za loňský rok o 40 % větší? Ten získal proč? Že všichni tam líp pracovali? A my ty daňové poplatníky bráníme. Prosím pana poslance Chalupu. Rovněž faktická poznámka. Děkuju za slovo. Jsem rád, že tady předřečník řekl, že chrání daňové poplatníky. Ale ten daňový poplatník ve volbách o něčem rozhodl a znova rozhodne.

Pan poslanec Janulík, potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Ale jako čeho jsme se dopustili?

Prosím pana poslance Kalouska. Kolegové vlevo, prosím o klid. Já vám to přece neberu. Já chápu, že jste tady legitimně. Vy říkáte: my jsme s tím museli skončit, my jsme s tím museli přijít a my jsme museli něco udělat. A vaše výsledky jsou skutečně viditelné.

Chápu, že se prostě cítíte hrdi na tyhle výsledky. Ale protože jsou na úkor jiných daňových poplatníků, z nichž část zastupujeme my, tak proto o tom mluvím. To říkal váš pan předseda klubu, pan předseda Faltýnek, že česká veřejnost. Já nezastupuji ani českou veřejnost, ani všeholid.

Tato část veřejnosti nepochybuje o tom, že hnutí ANO tuneluje veřejné rozpočty ve prospěch bilance Agrofertu, a my se tomu bráníme. Toť vše. A protože to není otázka jenom Agrofertu, ale jakéhokoli jiného oligarchy podobného typu, který by mohl přijít po vás, tak to není jenom lex Babiš. Pan předseda Faltýnek si přeje vystoupit s přednostním právem? Prosím, máte slovo.

Zalistuji. Pan předseda Kalousek tady hovoří o vytunelované Lovochemii.

Ta firma funguje, zaměstnává lidi, platí daně.

Ale to nemá smysl připomínat.